To jsou podle mě opravdu věci, které omezují nebo neomezují svobodu každého z nás. Není to technická věc. My všichni bychom měli zvážit... ... jak často chceme ta pravidla měnit. Jak často budeme předkládat novely a schvalovat je.

Ale když to budeme měnit třikrát čtyřikrát ročně, tak opravdu můžeme spravedlivě vyžadovat, aby to všichni věděli? Já myslím, že to není dobrá cesta a měli bychom pokud možno omezit počet novel tohoto zákona. Za poslední tři roky devět novel! To prostě není normální.

Špatný nápad, špatné řešení. Opravdu, pokud si to prohlasujete, tak chci vidět vymáhání této povinnosti.

Je to mnohem složitější, než být přítomen fyzicky, nesmyslím kamery, fyzicky na těch místech, kde opravdu hrozí nějaké dopravní komplikace či dopravní nehody. Protože největší prezencí je fyzická přítomnost policistů na silnici, případně technické řešení, zužovat pruhy ve městě, dávat tam ostrůvky. A ne ty kamery, které sekají deset tisíc snímků za den, a pak vznikají ty neuvěřitelné fronty u těch přestupkových řízení. Já vám děkuji. Nyní řádně přihlášen do rozpravy pan poslanec Berkovec. Prosím. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené dámy poslankyně a páni poslanci, přeji vám krásný den. A nepochybuji také o tom, že mnozí z nich zažili kolizní situaci na křižovatce, která vznikla při předjíždění a odbočování vozidel.

Moje legislativní úprava je velmi jednoduchá.

Výsledkem toho je jednoznačná a průzračná situace nejen pro řidiče, ale také situace, která nezakládá neřešitelnost při právních sporech. Odložením přestupku ve správním řízení se sice stát zbavuje odpovědnosti, ale tyhle případy potom zbytečně zatěžují justici. Já jsem to opravdu poctivě konzultoval několik měsíců s mnohými odborníky, například Dopravní fakulta ČVUT, Ústav soudních znalců, Evropská charta bezpečnosti a její signatáři, vyšetřovatelé dopravních nehod, a poslední finální verze vznikla právě po dohodě a po poradě s Ministerstvem dopravy, po několika jednáních. Ještě dovolte jednu osobní věc. Já opravdu nepatřím k těm, kteří by se na silnicích potřebovali poměřovat, jestli mají větší nebo menší auto nebo cokoliv jiného. Posledních 25 let mého života je důkazem nadšené práce a nadšení pro věc. Takže já budu dál jako signatář Evropské charty bojovat za každý zmařený život, za každou zbytečnou dopravní nehodu. A opravdu bych vám nepřál, abyste při případném neschválení této novely při této kolizní situace museli zrovna na mě vzpomínat při řešení.

Dobře, děkuji vám. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy, nebo tomu tak není. Nikoho nevidím. V případě, že se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Táži se, zda si pan zpravodaj nebo pan navrhovatel chce vzít závěrečné slovo. Není tomu tak. Nyní tedy přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích a já prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňující návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Nejprve tedy návrh procedury. Kolegyně, kolegové, při návrhu nebo v té základní kostře procedury pochopitelně vycházíme z usnesení garančního hospodářského výboru, tak jak ji navrhl Sněmovně svým usnesením 471/4. Ale jak avizoval v úvodním slově pan předkladatel, pan ministr požádal o změnu té procedury právě v tom momentu pozměňovacích návrhů pod písmenem A. Já vás, pane zpravodaji, požádám, abyste nejprve přečetl proceduru tak, jak ji navrhl garanční výbor. Protože v případě, že neprojde návrh na změnu, musíme znát postup, který navrhl garanční výbor. Takže budu citovat z usnesení.

Poté společně návrhy pod písmenem F, dále návrhy pod písmenem G, také společně. V případě odhlasování návrhu H3 by nebyl hlasovatelný návrh E1. Pokud tedy opačně H3 nebude přijat, byl by hlasován E1, dále E2, poté společně písmeno I, společně písmeno J. Na závěr legislativně technické připomínky a poté hlasování o návrhu zákona jako celku. Opakuji, to je návrh garančního výboru, ale budu žádat změnu. Ano, přečtěte tedy alternativní nebo přečtěte protinávrh proti tomuto návrhu. A nyní si vás, kolegyně a kolegové, dovolím jako zpravodaj požádat o změnu této procedury. Vypadala by následujícím způsobem: Nejprve bychom se vypořádali s písmenem A, ale rozdělili bychom ho na dvě poloviny. Nejprve bychom měli hlasovat o legislativně technických změnách, poté až o jednotlivých pozměňujících návrzích. Pane předsedající, nechci s vámi pochopitelně ve sporu, i toto jsem včera večer konzultoval s legislativou. Je možné oboje. Buď můžeme mít na začátku legislativně technické a potom další, nebo můžou být ty legtech na závěr. Je to z toho důvodu, že ony upravují některé pozměňovací návrhy. Takže teoreticky pak nebudou hlasovatelné. Ale je to možné, pokud na tom trváte, budu vás respektovat. Není problém.

I tady, kolegyně a kolegové, navrhujeme ještě malou změnu, resp. rozšíření těch legislativně technických změn. Doufám, že vám to vysvětlím jednoduše. Není v tom nic skrytého.